Nevím, podle jakých kritérií byl vybírán jeho ředitel.

A znova kladu kontrolní otázku: Kolik si myslíte, že takových zemí v Evropské unii je? Já teď nesoudím, protože to rozhodnutí musí udělat OLAF. Ale to jsou léta! Všichni víme, že to jsou léta.

Ne úřední. Ne právní. Nemůžeme suplovat roli orgánů činných v trestním řízení ani soudů.

Prostě každý ministr by toho státního zaměstnance podle nového služebního zákona postavil mimo službu, a až by to bylo jasné mimo jakoukoli pochybnost, tak by ho buď vykopl, nebo ho do té služby vrátil. A předseda vlády se musí této Sněmovně podívat do očí a předseda vlády se musí podívat do očí všem 27 evropským partnerům a předsedovi Evropské komise a předsedovi kontrolního výboru Evropského parlamentu a říct: Je to únosné, že můj supervizor evropských dotací je podezřelý z dotačního podvodu.

My jsme svolali mimořádnou schůzi ne proto, abychom si prosadili nějaké konkrétní jasné řešení. Myslíme si, že nám nepřísluší. My jenom cítíme povinnost ochránit Českou republiku od té gigantické ostudy, protože se domníváme, že předseda vlády nemá říkat svým evropským partnerům, že to je únosné. Myslíme si, že takovou otázku vůbec nemá dostat.

A upřímně řečeno, ještě před dvěma lety, kdybychom se kohokoli zeptali, jestli si tuhle situaci umíte představit, tak byste se všichni rozesmáli.

A myslím si, že Poslanecká sněmovna je tu od toho, aby toto politické stanovisko zaujala. Ne vyšetřování. Ne rozhodování.

Ale mohu tvrdit, mohu tvrdit, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky má právo chtít, aby garantem evropských dotací byl kdokoliv kdokoliv jiný než osoba podezřelá z dotačního podvodu. To si myslím, že je minimum, které tato Poslanecká sněmovna po svém premiérovi může chtít, a já budu trvat na tom, aby to chtěla. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik, po něm pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v podstatně kratším čase než předřečníci sdělil postoj poslaneckého klubu KSČM ke svolání mimořádné schůze k tématu, o kterém již od 15.30 vedeme dlouhé, místy plamenné, místy do osobních poloh jdoucí, avšak marné zatím řeči.

Však si vzpomenete, kdo jste co slibovali před volbami na toto téma. A máme tady už dávno za poločasem. A zatím, jak se zdá, hora porodila myš.